Já vám děkuji.

Děkuji za slovo.

Ti lidé jsou bez prostředků.

Děkuji za pozornost.

Pokud by to bylo smeteno ze stolu, pak budu iniciovat za opozici a budu žádat ostatní opoziční partnery o svolání mimořádné schůze k tomuto tématu. Teď k této schůzi, která byla iniciována. Ten jeden bod je dokonce vládní návrh zákona.

Považujeme za důležité, aby se systematicky řešila oblast důchodů.

Já oceňuji, že ta komise vznikla a fungovala. Odpracovala velký kuse práce, ale mrzí mě a štve, že víceméně za poslední rok, když už hlavní závěry byly publikovány, se nepodařilo ani o píď posunout to, aby tady byl nějaký systematický návrh změn legislativy a parametrů v rámci důchodového systému. Proč my navrhujeme těch 500 korun maminkám, zvýšení důchodů měsíčně?

To se podařilo a díky za to.